Ta žaloba má chránit i vlády budoucí. Podívejme se do budoucna.

A vězte, že to můžou být strany ANO, ČSSD a další, které dneska podporují vládu, které budou tímto prezidentem bity, omezovány, a bude porušována Ústava v jejich neprospěch. A věřte, že pokud budu senátorem, i na vaši podporu budu iniciovat takovouhle žalobu na prezidenta republiky. Všechny ty pravicové strany jste napadli naprosto neprávem. A proč?

Je to pro mě někdy i hrůza, abych nerozhodl špatně. A odpovědnost jsou schopni unést ti, co se nebojí. Ale tady jsme viděli útoky lidí, kteří se báli. Kdo kope? Ten, kdo se bojí.

Senát žalobu neuměl udělat jinak. Nikdo tu žalobu nedělal. Nikdy.

Závěrem prosím všechny, aby se zamysleli nad tím, kdy budeme mít podobnou příležitost si něco do budoucna nastavit. Děkuji vám za pozornost. Se závěrečným slovem po všeobecné rozpravě vystoupí také paní zpravodajka, paní poslankyně Ožanová. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, úkolem zpravodaje je spíše shrnutí.

Připomněla bych, že ústavněprávní výbor se nijak k této věci nevyjádřil, pouze doporučil, aby věc byla projednávána veřejně. Domnívám se, že je na nás samých, abychom se každý rozhodli podle toho, co jsme vyslechli, jak budeme hlasovat. Dále tady padly návrhy na způsob hlasování.

Já se více k této věci nebudu vyjadřovat, ani nebudu doporučovat či nedoporučovat, jak by měli poslanci hlasovat. Nechám to na svědomí každého z nás. Děkuji paní zpravodajce. Ještě otevírám podrobnou rozpravu. V podrobné rozpravě se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě, předpokládám, není.

Jak nám řekla paní zpravodajka, zazněly dva návrhy na způsob hlasování. Podotýkám, že § 70 odst. 5 způsob hlasování neřeší. Ty dva návrhy, které zazněly, jsou návrh pana poslance Čižinského na tajné hlasování, návrh pana poslance Feriho na hlasování podle jmen. Já jsem přivolal poslankyně a poslance do sálu. Vidím, že je žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Nyní jsme připraveni na hlasování. Budeme nyní hlasovat o návrhu na tajné hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Druhý návrh, se kterým se nyní vyrovnáme hlasováním, je návrh na to, abychom hlasovali podle jmen. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní přistoupíme k hlasování. Je zde s přednostním právem přihlášen pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane poslanče. Protože vidím, že především v řadách vládní koalice řada poslanců chybí, předpokládám, že ještě nestihli přijít na hlasování, tak vás poprosím o... ... O osm minut přestávky, osm minut, aby především vládní poslanci mohli dorazit do svých lavic a vyjádřit svou vůli hlasováním. Děkuji.

Je to tradice v této Sněmovně, že takovéto žádosti předsedající bezprostředně vyhoví. Já tak také činím.